My teď ty prostředky vynakládáme a určitě je investujeme. Trošku problém je i s dodavateli, protože pro řídicí jednotky, řídicí vozidla to dělají tři dodavatelé v Evropě a ti si bohužel vybírají státy, kde těch lokomotiv je víc než v České republice, a jsou to věci poměrně hodně drahé, nicméně na tom intenzivně pracujeme. Dneska v době, ve které jsme, slyšíte každého si stěžovat, že nejsou lidi. České dráhy jsou si vědomy té situace, vychovávají strojvůdce.

Českým dráhám chybí asi 150.

A vůbec bych tady v této věci nebyl...

Než sem dorazí, přečtu řádku omluvenek.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ministerstvo kultury, pod které tento dotační program spadá, každoročně uplatňuje vůči Ministerstvu financí nad požadavek ke svému schválenému rozpočtu právě pro tento dotační program, nicméně Ministerstvo financí nikdy tomuto požadavku nevyhovělo a situace se tak stává dramatickou.

Děkuji. Děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové.

Do roku 2002 tyto dotace poskytovalo Ministerstvo financí. Od roku 2003 byly tyto dotace převedeny podle kompetencí do kapitoly Ministerstva kultury.

Také děkuji. Nemá zájem, takže prosím pana poslance Podala, který bude interpelovat ve věci škody způsobené kormoránem pana ministra Tomana. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Vážený pane nepřítomný ministře, svou interpelací se na vás obracím v zájmu Rybářského svazu České republiky.

Českých rybářských revírů se však náhrady netýkají. Předlohou chtějí opravit dřívější novelu, která předpokládala náhrady pro stejné tříleté období.

Optikou takového legislativního výkladu tedy svazu nevznikla škoda žádná, protože ryby, které do svých revírů vysadili, nejsou jejich, a proto jim nemůže být náhrada škody přiznána. Přímé vyplácení škod způsobené kormorány na rybářských revírech je podle rybářského svazu v nedohlednu.

Proto vás žádám, pane ministře, o kompenzaci rybářskému svazu za škody způsobené kormorány. Pan ministr je omluven a odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.